A upozorňuji, nejde jenom o evropskou byrokracii, protože se v posledním hlasování europarlament jako volený orgán postavil proti nám, postavil se proti názoru České republiky. Děkuji za pozornost. Dovolte mi teď přečíst omluvu.

Teď tady mám žádost o přednostní vystoupení pana poslance Radima Fialy a pak mám ještě v pořadí dvě faktické poznámky pan poslanec Bělobrádek, pan poslanec Benešík.

Takže která je správná? Obě. Takže faktická má přednost, takže jsem vás chtěl dát do pořadí na faktickou. Nicméně nyní s přednostním právem vystupuje pan poslanec Fiala a my se tady domluvíme. Dámy a pánové, před podrobnou rozpravou, kde se budou načítat jednotlivá usnesení, chci požádat o pauzu na jednání klubu SPD v délce 30 minut. Takže jestli jsem slyšel dobře, tak žádáte o pauzu 30 minut na poradu poslaneckého klubu.

Tak ještě?